My jsme byli původně připraveni hlasovat pouze pro sněmovní verzi, pokud by zde včera bylo přijato nějaké rozumné usnesení ohledně kompenzací městům, obcím a krajům.

Hlasovat proto budeme i pro senátní verzi. I když nás stát zadlužuje stovkami miliard, není schopen ani částečně dofinancovat ztráty měst a krajů, které občané i ekonomika České republiky bohužel pocítí. Města a kraje nemají možnost půjčovat si tak výhodně jako stát. Zvažte ještě jednou možnosti, jak kompenzovat tyto výpadky, abychom všichni jako občané České republiky tímto rozhodnutím netrpěli. To bylo poslední vystoupení v rozpravě... Já děkuji.

Nechci nikoho strašit, ale prostě ta situace tady bude velmi komplikovaná. Tak pravda to není.

Nakonec moc dneska samozřejmě, ať to vezmeme, jak to vezmeme do důsledku, je to, když máte peníze a můžete něco realizovat. To tak je prostě.

My, obce, ještě něco máme.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Dále jsou přihlášeni z místa pan poslanec Krejza a paní poslankyně Vostrá.

Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl poděkovat předřečníkovi za ta slova, která tady zazněla, že opravdu firmy nemají vůbec nic.

Takže v tuhle chvíli, pokud je podpoříme tím, že odhlasujeme to, co je navrhováno, tak zachráníme alespoň to, že odložíme tu dobu, kdy i vám, starostům, přestanou chodit penízky do vašich kas, protože věřte tomu, že ta doba přijde a do půl roku bude nám všem daleko hůř, a to je právě díky tomu, že nejsme schopni se tady dohodnout, abychom trošku šetřili navzájem, protože ty firmy všechny musely snížit svoje mandatorní výdaje, jednoznačně musely snížit platy všem zaměstnancům, všechny odměny, všechny mimořádné bonusy. Jenom ti nadnárodní, kteří uměli zavřít a říci si o kompenzace státu, tak ti to samozřejmě mají lehčí. A tady to zaznělo, že bohužel vždycky to odnesou ti poctiví, a to platí i z řad podnikatelů. Ti, kteří pracovali, tak dneska nedostávají ze státní podpory nic, protože ten, co zůstal v práci, nemá nárok na žádnou kompenzaci.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

A teď jde jenom o to, aby ta spirála pro ty obce neskončila takto. A já věřím, že ne, že to ty obce zvládnou. Vysvětlím proč. Nebylo dostatečně zdůrazněno, že se obce podílet budou na kompenzačním bonusu.